Občané tam mají zvířátka, udělali to pro turisty, aby tam dostali alespoň nějaké lidi, aby ty obce žily. Ti to tam provozují z příspěvků, lidé jim přispívají po dvacetikorunách, po padesátikorunách. A jsou to opravdu malí živnostníci a opravdu malé firmy, nikoli holding Agrofert.

Najednou tam jsou rodinní příslušníci? Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Poslední zatím s faktickou poznámkou pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím pane předsedo, máte slovo.

A za druhé.

To byla zatím poslední faktická poznámka. Nyní s přednostním právem pan předseda Laudát. Po něm pan premiér. Prosím pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych jednak nejdříve přednesl procedurální návrh a pak bych pár minut řekl několik poznámek k tomu, co se tady dneska odehrává, k samotné kauze, protože pro mě to není příběh, ale kauza.

Takže prosím, abyste nechal o tomto procedurálním návrhu hlasovat. Já se obávám, že to musí být jménem minimálně dvou poslaneckých klubů...

Takto chápu správně ten váš návrh, ano? Dobře, já přivolám naše kolegy z předsálí. To je procedurální návrh, o kterém nechám hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Pardon, prohlašuji toto hlasování za zmatečné, odhlašuji vás všechny. Prosím, aby jste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Děkuji, takže krátký komentář. Omlouvám se. Prosím, aby se Sněmovna ztišila, abyste vyslechli pana kolegu Laudáta. Takže prosím, pokud si dáte příště ještě na billboardy Makáme, nejsme politici tak jednak jste politici a nemakáte.

Prosím sněmovnu o ztišení. Chápu že, je to váš první veřejný problém. Chtěl bych, jestliže tedy je s přednostním právem přihlášen pan premiér Sobotka, tak předpokládám já nebudu pokládat otázky, to nemá smysl a nejsem vyšetřovatel, nejsem fízl, abych užíval některé praktiky minulých lidí. Takže bych poprosil pana Schwarze, aby si ty komentáře nechal od cesty. Takže já bych chtěl, aby se pan Sobotka vyjádřil k tomu my jsme slyšeli při projednávání zákona o státní službě, jak cílem je odpolitizovat státní správu, jak konečně budou zbaveni ingerencí politiků a tak , co udělá pro to, aby se neodehrávalo to, co se dneska odehrává na Ministerstvu financí.

Pak jsem se z veřejných zdrojů dozvěděl, nebo je známo, že se tomu má věnovat kdosi na Úřadu vlády.

To je jedna rovina věci a ta přesně ukazuje na to, jak si stávající koalice představuje fungování odpolitizované státní správy. A to je jedna velmi špatná zpráva pro veřejnost. Další rovinu, kterou tady zmíním a těch rovin by byla celá řada, které ukazují nejen na samotnou kauzu, ale na českou politiku je chování pana prezidenta. Myslím si, že ti lidé, kteří mu při jeho výjezdních akcích do regionů velmi tleskají, tak pro málokoho z nich je pod rozlišovací schopnost 50 milionů korun. Za 50 milionů korun se dá postavit solidní ústav pro postižené, dá se postavit solidní domov důchodců, dá se postavit solidní škola. A tak dále, a tak dále. Jestli pro některé šíbry je 50 milionů málo, pro mě a většinu slušných lidí v této zemi to určitě není zanedbatelná položka. A jestliže jsou a pykají lidé za podvody v řádu tisíců nebo desetitisíců korun, tak nechápu, proč pro toho pro někoho je to marginálie.

A konečně, nebudu se dotýkat pana Babiše, mně to za to nestojí, ale zazní to tady ještě asi večer častokrát. Jenom řada nevládních organizací bojujících proti korupci, řada velkých i malých podnikatelů vytvářela před minulými volbami veliké PR panu Babišovi, respektive jeho hnutí ANO 2011, bude líp.